Tato maximální možná částka je však na úkor jiných aktivit Ministerstva dopravy, neboť v položce na výzkum, vývoj a inovace je stejně jako v minulém roce v návrhu zákona uvedena nula.

Na pokrytí tohoto příspěvku však Ministerstvo dopravy disponuje pouze částkou 90 mil. Kč, a to ještě z vlastních zdrojů. Česká republika tak rezignuje na snahu předcházejících vlád o zvýšení podílu inovačních procesů na aplikaci nejmodernějších technologií získaných právě v oblasti kosmického výzkumu a v leteckém průmyslu s využitím v oblasti průmyslu, dopravy, zemědělství, ale i dalších resortech. Za úvahu do budoucna stojí i to, jestli nezvážit vytvoření Národní kosmické agentury s pevnou kapitolou ve státním rozpočtu. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Snopkovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Vít Kaňkovský.

Aha, po. Prosím.

Vážený pane předsedající, vážení členové a členky vlády, milé dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu, který jsem vložil do systému pod číslem 1750.

Jeho hlavním cílem je podpořit rozvoj a obnovu materiálně technické základny sociálních služeb.

Tato alokace dává jen minimální nástroj státu, tedy v tomto případě MPSV, pro podporu a pomoc při řešení nejnaléhavějších potřeb poskytovatelů pobytových sociálních služeb v oblasti investic.

Poté ale bohužel došlo ke skokovému ponížení finanční alokace na tento program. Pokračující trend snižující se podpory rozvoje a obnovy materiálně technické základny sociálních služeb bohužel trvá.

Dotace na jednotlivé akce z tohoto programu kromě výstavby nových kapacit jsou orientovány zejména na rekonstrukce a modernizace stávajících kapacit poskytujících služby, péči osobám s těžkou újmou nebo úplnou závislostí na pomoci jiné fyzické osoby, osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, zdravotního postižení, ale také sociálního vyloučení, a obnovu dalšího majetku nezbytného pro jejich provoz.

Bez finanční podpory státu totiž není většina zřizovatelů pobytových zařízení schopna zabezpečovat na žádoucí úrovni a v požadované kvalitě provoz a základní činnosti požadované zákonem o sociálních službách a ani obnovovat, modernizovat a rozvíjet svoje zařízení. A tady je potřeba říct, že je to navzdory velké snaze samotných provozovatelů a jejich zřizovatelů hledat finanční prostředky pro tento účel takříkajíc jak se dá.

Snažili jsme se tyto navrhované přesuny udělat natolik citlivě, aby nenarušily financování jiných důležitých oblastí, a odrážejí i pozitivní trend v oblasti nezaměstnanosti, což už tady dnes zaznělo, který bude mít, doufejme, pokračující trend i v příštím roce. Pevně věřím, že pro roky následující se nám podaří najít cestu k absolutnímu navýšení finančních prostředků pro zmíněnou problematiku. Demografický vývoj, ale i změny ve společnosti k tomu velí, nechcemeli, aby se nám v některých oblastech výrazným způsobem zhoršila úroveň sociálních služeb. Vážené kolegyně, vážení kolegové, budu velmi rád, když náš pozměňovací návrh ve třetím čtení podpoříte. Děkuji vám za pozornost.

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, já bych chtěl podpořit slova kolegy Kaňkovského, který vám tady právě přednesl pozměňující návrh. Chtěl bych znovu říci, že se jedná o pozměňující návrh v rámci kapitoly 313 Ministerstva práce a sociálních věcí.

A je to také v disproporci se žádostmi, které Ministerstvo práce a sociálních věcí eviduje v úhrnné výši požadavků 1,5 mld. Kč.

Také já bych vám chtěl poděkovat za podporu tomuto pozměňujícímu návrhu. Děkuju vám za pozornost. Děkuji panu poslanci Klaškovi. S další faktickou poznámkou paní poslankyně Jana Fischerová.